Takže já bych byl rád, kdyby ten rozpočet byl předvídatelnější, aby byl minimálně střednědobý a garantovaný střednědobě, možná řekněme na pět let.

Děkuji, pane ministře.

Děkuji vám.

Děkuju, pane ministře.

A já předám slovo panu poslanci Novákovi, který byl vylosovaný jako šestnáctý v pořadí k interpelaci na pana ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu.

Není přítomna, čili i její interpelace propadá.

Pak tedy poprosím paní poslankyni Berkovcovou, která byla jako devatenáctá vylosována k interpelaci na pana ministra Stanjuru. Není přítomna, tedy i její interpelace propadá.

Není přítomna, tedy i její interpelace propadá. Dalším poslancem s interpelací v pořadovém čísle 22 byl vylosován pan poslanec Nacher Patrik, který už jednu interpelaci přednesl, ale není v sále, čili i jeho interpelace na pana ministra Kupku propadá. Pak se zeptám, jeli tu ještě přítomen pan poslanec Koten Radek, který by měl jako dvacátý třetí interpelovat paní ministryni Černochovou? Pan poslanec Koten není přítomen, čili jeho interpelace rovněž propadá. Dvacátá čtvrtá interpelace je vylosována pro pana poslance Kettnera, ale ten nebyl před malou chvílí...

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Pokud jsou mé informace správné nevím, jestli pan ministr je bude mít přesnější tak stále nedošlo k přesunu financí.

Spojím to ještě s jednou otázkou, a to je takzvané sladění českého školství s ukrajinským.

Děkuji. Děkuji a předám slovo panu ministru školství. Já začnu možná tou první vaší otázkou.

To si myslím, že se ve většině případů asi podařilo vyřešit na základě dohody, ale asi ne úplně ve všech školách, protože některé školy ukrajinské vysílají i v čase, kdy by děti měly chodit do školy a všichni víme, že není důležitá jenom výuka, ale také nějaký sociální kontakt.

Tak doufejme, že se nám to podaří vyřešit.